První interpelací, kterou bychom se měli zabývat, je interpelace Zdeňka Ondráčka ve věci pěstounské péče v České republice. Michaela Marksová se omluvila, bod byl přerušen, zůstává tedy přerušen do její přítomnosti na dalším jednání.

Pan ministr Jurečka tady omluvu nemá.

V tom případě přichází na řadu moje interpelace na předsedu vlády Bohuslava Sobotku, který je omluven, takže mi nezbývá nic jiného, než že bychom ji nechali, protože došlo k přerušení té interpelace, také přerušenou, s tím, že ale tentokrát musíme hlasovat, protože přerušena byla z důvodu uplynutí času.

Problém ovšem bude v tom, že nemáme dostatečný počet poslanců.

Já se pokusím zagongovat, jestli by kolegové a kolegyně došli.

Já se nechám chvilku vystřídat a pokusím se zajistit, aby... Hezké dobré ráno, vy nemnozí, leč věrní. Prosím, pane předsedo. Přeji krásný dobrý den. Myslím si, že aspoň podle stavu přítomných na tabuli není příliš důstojné projednávat témata, která jsou dána písemnými interpelacemi. Není příliš důstojné v tomto počtu ty věci projednávat. Proto prosím, aby se skutečně dostavili příslušní ministři, aby se dostavili poslanci a poslankyně do Poslanecké sněmovny. Dávám tomu ještě čtvrt hodiny. Děkuji za toto avízo.